Obce zatím na to marně čekají.

Myslím, že to bude obdobné i v tomto návrhu.

Bylo to legitimní, bylo to úměrné, bylo to citlivé, bylo to vyvážené.

Takže bych chtěl podpořit návrh rozpočtového výboru. Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Není zájem o závěrečná slova. Po něm pan poslanec Jaroslav Klaška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji panu poslanci Kubíčkovi. Prosím, pan poslanec Klaška. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane hejtmane, dovolte mi, abych se přihlásil ke dvěma pozměňujícím návrhům, které tvoří vzájemně alternativu.

Ale já jsem dlouhodobý příznivce oprav silnic II. a III. třídy, takže naopak řeší systémové financování oprav, nebo návrh je to na systémové řešení oprav a rekonstrukcí krajských silnic, a to ve dvou variantách. Pomocí stávajícího systému přes Státní fond dopravní infrastruktury. Pro státní rozpočet to bude víceméně neutrální, protože o to bude pravděpodobně ponížena nějaká státní účelová dotace do rozpočtu státního fondu, ale je tam garance toho, že zhruba tytéž peníze jako jsou teď po tři roky dávány krajům, tak tam prostě budou. Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova.

Pokud by další pozměňovací návrhy měly vést k tomu, že se ve třetím čtení neschválí nic, tak to nebude úplně nejšťastnější výsledek.

Takže mnohokrát děkuji. Za mne všechno. Pokud paní zpravodajka nechce závěrečné slovo nechce, tak končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.